Děkuji paní zpravodajce. Všichni jsme slyšeli.

Pokud ne, tak se můžeme pustit do hlasování. Já bych vás poprosil, abyste nás prováděla celým hlasováním. Máte slovo. Legislativně technické úpravy nebyly načteny.

Hospodářský výbor doporučuje. Děkuji. Tedy dávám hlasovat. Kdo je pro?

Výsledek: přijato.

Hospodářský výbor doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno máme 156, pro bylo 135, proti 4. Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat. Pozměňovací návrhy A3 a A4. Jsou to pozměňovací návrhy výboru, které podal pan poslanec Blaha.

Hospodářský výbor doporučuje. A pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 112, přihlášeno bylo 156, pro bylo 152, proti nikdo. Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat. A5 až A10 a A12, pozměňovací návrh hospodářského výboru, původně poslance Stanislava Blahy. Změny se týkají výhradně historických vozidel. Rozvolňuje se místní příslušnost registrujících úřadů, prodlužuje se platnost testování a ověřování technické způsobilosti ze 2 na 5 let, technickou způsobilost budou posuzovat stanice technické kontroly. Hospodářský výbor doporučuje. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.

Hospodářský výbor: bez stanoviska. Pan ministr? Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto.

Hospodářský výbor doporučuje.

Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Můžeme k dalšímu bodu.

Hospodářský výbor doporučuje. Zahajuji hlasování.

Výsledek: přijato. Můžeme k dalšímu bodu.

Hospodářský výbor nedoporučuje. Děkuji. Můžeme zahájit hlasování.

Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Můžeme k dalšímu. Vypuštění podmínky platné technické prohlídky pro ukončení režimu vyřazení vozidla z provozu. Hospodářský výbor doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Výsledek: přijato. Další bod.

Bude obsahovat více údajů.